Již předtím byly provedeny některé renovační a rekonstrukční práce tak, aby došlo ke zlepšení stavebnětechnického stavu nemovitosti.

Skládka se ovšem nacházela na soukromém pozemku, který nebyl součástí památky a kam nesahají kompetence Státní památkové péče, kdy situaci řešil úřad městské části Praha 5. A nyní, pane kolego, prostřednictvím paní první místopředsedkyně, to podstatné.

Vzhledem k výše uvedenému je vyvlastnění této národní kulturní památky nyní zcela vyloučeno.

Do programu regenerace městských památkových rezervací a zón byla zařazena v roce 2009 obnova sýpky, ale téměř půlmilionový příspěvek pro městskou část Praha 5 na tento účel byl vrácen Ministerstvu kultury.

Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec Brož má zájem o doplňující otázku.

Takže proto tady na to upozorňuji. Děkuji, pane poslanče. Pan ministr ještě odpoví. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní první místopředsedkyně.

Není to případ takový, že by byl vlastník nedohledatelný nebo že by s vlastníkem nebyla vůbec žádná komunikace, prostě panuje tam nějaká specifická situace.

Děkuju. Děkuji, pane ministře. Nyní přistoupíme k projednání interpelace číslo 16. Paní poslankyně Andrea Babišová bude interpelovat pana ministra Vlastimila Válka ve věci ochrany zdraví zaměstnanců a připraví se pan poslanec Kettner. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Vážení páni ministři, kolegyně, kolegové.